Tento tisk projednal volební výbor a usnesení bylo doručeno jako tisk 62/1. Zpravodajkou volebního výboru... Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Němcová, ale po dohodě ji zastoupí pan poslanec Berkovec. Mám za to, že bychom asi měli formálně odhlasovat změnu zpravodaje.

Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, přeji vám hezký podvečer. Dovolte několik slov k této Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015.

Uvedenou zprávu ovšem nestihla už projednat Poslanecká sněmovna, její plénum, do konce minulého volebního období.

Dovolte jenom několik slov k této zprávě a k rozpočtu. Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný, Radou Českého rozhlasu byl schválen ve stejném objemu nákladů a výnosů. Hospodaření bylo také plánováno jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů.

Bylo to především díky aktivní finanční politice v období permanentního poklesu úrokových sazeb a uložením volných finančních prostředků na lépe úročené termínované vklady.

To bylo způsobeno efektivnějším výběrem rozhlasových poplatků i zúčtováním meziročně vyššího objemu přirážek k rozhlasovým poplatkům. A zákonné důvody hospodaření s veřejnými prostředky vedly k vytvoření modelu základního členění na hlavní a vedlejší nebo hospodářskou činnost. Správnost je pravidelně kontrolována auditory. Na majetku Českého rozhlasu nevázne žádné zásadní právo. Volební výbor Poslanecké sněmovny přijal na své 4. řádné schůzi usnesení č. 11 a jednohlasně tuto výroční zprávu schválil. Všech 12 z přítomných členů volebního výboru. K tomu se dostaneme. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení.